Tak děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl přednést svůj pozměňovací návrh, který se týká rozpočtové kapitoly 307 Ministerstva obrany.

Tato opatření v podstatě mají za cíl udržení a rozvoj schopností pozemních sil Armády České republiky. Domnívám se, že i nadále je přeceňována úloha vysílání vojenského personálu do zahraničních operací, které již samo o sobě zvyšují nároky na vojenský rozpočet, a přizpůsobování jednotek a zejména jejich vybavení potřebám těchto misí tyto nároky na vojenský rozpočet jen dále umocňují, ačkoliv jejich efektivita je diskutabilní, a to zejména v Afghánistánu.

Tak děkuji.

Těžce.

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, pěkné odpoledne.

Děkuji za pozornost. Tak děkuji. A nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Dominika Feriho, připraví se pan poslanec Kopřiva.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Tak nyní další faktická pan poslanec Dominik Feri. Ještě bych rád poděkoval paní předsedkyni, že mě opravila a doplnila. Tak děkuji. A nyní tedy pan poslanec Kopřiva v obecné rozpravě a připraví se pan poslanec Jakub Janda. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je nahraný jako dokument pod číslem 1891. Jedná se vlastně o posílení humanitární pomoci o 3 % a transformační spolupráce o 5 %. Česká republika se zavázala do roku 2030 dosáhnout podílu 0,33 % zahraniční rozvojové spolupráce na hrubém národním důchodu. Prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci nelze vnímat jen jako výdaj, který se někam rozplyne. Je to ve své podstatě investice do bezpečnější a důstojné budoucnosti na celém světě včetně naší země.

Dlouhodobě podporujeme rozvojové projekty, které zlepšují podmínky pro důstojný život v daném místě, tak aby z něho nebylo nutno odcházet, tzn., že se zaměřujeme na příčiny nucené migrace, nikoliv až na v uvozovkách hašení požárů.